Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme předložený návrh zamítli v prvním čtení. Tím končí projednávání tohoto bodu.